Na straně jedné zákon zdůrazňuje odpovědnost obcí a krajů za rozvoj možnosti sportovního vyžití, za sportování mládeže na jejich území, na straně druhé by dle uvedeného ustanovení mohla být příjemcem dotace pouze nezisková právnická osoba, která se dle důvodové zprávy objevuje v definici sportovní organizace. Pozměňovací návrh by tedy měl umožnit, aby příjemcem dotací byly případně také obce a kraje. V této souvislosti je třeba zmínit i skutečnost, že jedním z významných zdrojů pro financování oblasti sportu byly pro obce vždy odvody z výnosů z loterií a jiných podobných her, které jsou mimo jiné vytvářeny ve značné míře také v souvislosti se sportem.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, tolik ke zdůvodnění pozměňovacích návrhů za Senát. Zpotil jsem se možná více než na nějakém sportovním klání, ale děkuji za občerstvení. Já děkuji panu senátorovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, včera vláda na jednání rozhodla o nové koncepci financování sportu.

Navíc do sportu budou směřovat všechny výnosy z loterií a hazardu. Pan ministr financí, pan premiér i paní ministryně školství stejně jako my ostatní věříme v zapojení daleko více dětí a mládeže i ze sociálně slabých rodin do sportovních aktivity. Doufáme, že tím dojde ke zlepšení jejich fyzické i duševní kondice. Senát vrátil projednávaný zákon s poukazem, že není třeba plánovat sportovní činnost v obcích, že je to zbytečná byrokracie pro obce. Já tento názor nesdílím.

Většina měst má komise pro mládež a sport. Tyto komise jsou určeny k tomu, aby rozvíjely ve svém městě sport a tělovýchovu.

Tímto pozměňovacím návrhem k řešení dojde.

Děkuji. Já děkuji panu poslanci. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Simeon Karamazov. Prosím, pane poslanče. Vážené kolegyně, vážení kolegové, změny navrhované Senátem jsou rozumné a nevidím důvod, abychom je neschválili. Zejména vítám zrušení povinnosti, aby každá obec zpracovávala plán rozvoje sportu na svém území. Po nich opravdu nemůžeme chtít, aby povinně stanovovaly priority v jednotlivých oblastech sportu.

Ty se pak se svým zážitkem jistě pochlubí na výroční schůzi fotbalového klubu a my budeme pranýřováni za vytváření nepotřebné legislativy. Dlužno dodat, že zcela po právu. Nechme proto obce žít svým životem a nepřikazujme jim nové, nesmyslné povinnosti. Už tak jich mají víc než dost. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Hezký dobrý den, kolegyně, kolegové. Já patřím k těm, kdo si myslí, že na takovouto všeobecnou záležitost nepotřebujeme nový zákon, že stačí, vytvořímeli finanční podmínky ve státním rozpočtu, případně v rozpočtech měst, obcí a krajů, zavedeme některé principy, o kterých tady pan kolega senátor mluvil.

Je vidět, že jsou tam lidé, kteří v komunálních lavicích už něco zažili a nepotřebují další byrokracii a navalování na obce a města povinnosti sepisovat takzvané plány rozvoje sportu. Obce věcí, co potřebují. Často se přizpůsobují dané situaci. Když se najde sponzor, tak jsou schopny na to reagovat, protože se pohybují v omezeném množství finančních prostředků, a k tomu nepotřebují mít všechno napsáno, aby druhý den musely měnit, že dnes jsme sice měli v plánu změnit to, že opravíme záchodky na hřišti, ale protože se našel sponzor, který nám přispěje na okna nebo na střechu, do které teče, tak v tu chvíli se jaksi mění koncepce podpory sportu ve vytváření zázemí a nepotřebuji to mít napsané, resp. musel bych novelizovat svůj plán rozvoje sportu a poslat ho na ministerstvo, že už tedy od minulého týdne je to jinak, a podobně. V tomto ohledu si myslím, že senátoři pravdu mají. Já bych ten návrh jako takový podporoval, stejně jako jsme podporovali a věřím, že by to podpořili i senátoři v minulosti, aby příjmy z loterijních aktivit ve prospěch rozpočtu měst a obcí právě na podporu sportovních aktivit byly větší.